Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Ale předtím se musím i já pozastavit nad tím, co říkala paní místopředsedkyně Kovářová na začátku svého projevu.

Ale je to na vás, jak se na to díváte.

Bohužel tento dojem vznikl. A že Poslanecká sněmovna je s tímto způsobem práce srozuměna, že to je úplně v pohodě, že to je normální. Já si to absolutně nemyslím. A já bych jenom chtěl, ať se k tomuto vyjádříme. Skutečně tady nechci řešit pana Polčáka. Jde přece o to, jakým způsobem se dívá veřejnost na jednání Sněmovny. A já jsem přesvědčený, že Sněmovna by se měla ohradit.